Věřím, že jste, pane premiére, zaznamenal včerejší pokladní plnění státního rozpočtu.

Stát tady denně profituje z růstu cen a zvyšuje své inkaso daní.

Tato čísla jsou tedy celkem logická. České firmy přežily, domácnosti se nepropadly do chudoby a aktuální čísla výše nezaměstnanosti, které tento týden zveřejnil Český statistický úřad 2,4 % mi dávají za pravdu.

Ale dovolte mi, abych vám řekla konkrétní příběh. Čím dál častěji se na mě obracejí i podnikatelé, a já bych vám řekla jeden konkrétní příklad za všechny. Prosím, čas.

Pane premiére, máte slovo.

Tady samozřejmě máme stanovené limity.

My jsme se samozřejmě museli vyrovnávat s důsledky toho, s negativními důsledky toho, jak hospodařila předcházející vláda. Proto jsme připravili rozpočet, který je úsporný, a budeme se snažit, abychom i přes negativní jevy, kterým musíme čelit a s kterými nikdo nemohl počítat, což jsou dopady ruské agrese na Ukrajinu, abychom rozpočet udrželi v rozumných číslech. To je nesmírně důležité ne proto, že jsme si to tak řekli, ale proto, abychom zabránili dalšímu zdražování, abychom drželi alespoň nějakým způsobem pod kontrolou inflaci.

To je jednoznačně protiinflační politika naší vlády.

Když jsme připravovali ten protiinflační rozpočet, upravovali jsme to, s čím jste přišli vy, a snížili jsme takto významně deficit, tak jsme nemohli počítat s válkou na Ukrajině, nemohl s ní počítat nikdo, a to samozřejmě vyžaduje, abychom rozpočet nějakým způsobem aktualizovali. Ano, my jsme počítali s tím, že příjmy do státního rozpočtu budou vyšší, my jsme je poctivě započítali do státního rozpočtu samozřejmě nakolik jsme je mohli započítat, protože výši inflace tak úplně v této výši nemohl nikdo předpokládat, byť jsme se báli vysoké inflace vzhledem k vysokým schodkům a rychlosti zadlužování, která tu byla v posledních dvou letech. Nicméně samozřejmě souběžně rostou výdaje, což je právě dáno tím, že se snažíme lidem pomoci, že se snažíme kompenzovat dopady cen energií, cen potravin a toho všeho, co na lidi dopadá.